Požádám paní poslankyni Věru Kovářovou a pana poslance Babiše Miloše, aby zaujali místa u stolku zpravodajů. Dále byl tisk přikázán výboru pro životní prostředí, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Nyní žádám paní poslankyni Věru Kovářovou, aby za navrhovatele, pokud má zájem, uvedla tento návrh pro druhé čtení. Paní poslankyně, máte zájem o úvodní slovo ve druhém čtení? Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás jako zástupce navrhovatelů seznámila s návrhem novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Předloha, kterou jsme s kolegy připravili, jednak usnadňuje výstavbu rodinných domů na zastavitelných plochách, když k nim nevyžaduje souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, a jednak odstraňuje diskriminační úpravu, podle níž za odnětí půdy, na níž bude vystavěna pozemní komunikace, jsou povinny platit obce a kraje, ne však stát, který jako jediný má zcela nepochopitelně stanovenou výjimku. Poslední novelizační bod říká, že v případě veřejně prospěšných staveb v zastavitelné ploše se odvody za trvale odňatou zemědělskou půdu ze zemědělského půdního fondu nestanoví. Vedle původní předlohy před sebou máme dva komplexní pozměňovací návrhy. První z nich přijal výbor pro životní prostředí, druhý výbor pro zemědělství jako výbor garanční. Obsahově je druhý komplexní pozměňovací návrh širší než návrh první, oba jsou obsahově výrazně širší než naše původní předloha. Ráda bych také uvedla, že oba návrhy se vedle promítnutí celé řady dalších požadavků snaží více či méně úspěšně zapracovat body naší původní předlohy. V případě jednoho ze tří bodů se jim to nepovedlo vůbec, a to v případě veřejně prospěšných staveb. V případě druhého ze tří bodů nelze mít výhrady mám na mysli problematiku pozemních komunikací. U posledního bodu, a to je případ rodinných domů, je zjevná snaha promítnout naše požadavky. Nejsem si ale jistá, zda se tato snaha projevuje dostatečně uspokojivým způsobem. Děkuji za pozornost. Děkuji paní zástupkyni navrhovatelů, paní poslankyni Věře Kovářové.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Děkuji. Děkuji panu zpravodaji Miloši Babišovi.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

To znamená, že tam nedochází k těm drakonickým poplatkům, které byly kritizovány. Rovněž tak je tam výjimka pro komunikace a pro vodní plochy. Co nebylo zahrnuto nebyla tam ta absolutní výjimka, kterou navrhovali předkladatelé.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Zemkovi. Pokud nemá nikdo zájem, můžeme pokračovat, a to otevřením obecné rozpravy, kterou otevírám. Pokud se nikdo nehlásí do obecné rozpravy, obecnou rozpravu skončím.

Připraví se pan poslanec Petr Bendl.

Nemá to žádné náklady na státní rozpočet.